Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom plenarne sjednice. Imamo replike, poštovana kolegica Sonja Čikotić. Poštovani kolega Bulj ja sam pažljivo slušala vašu raspravu i zanima me jeste li vi možda čuli jeli se ministrica Blaženka Divjak oglasila vezano za Dječju bolnicu Srebrnjak? Naime, dok sam bila zamjenica ministra regionalnog razvoja poznato mi je da se projekt Dječje bolnice Srebrnjak, Centra za kompetencije za transfuzijsku medicinu dogovarao i provodio i pripremao u okviru Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pa zanima me jeste li vi možda čuli da se resorna ministrica oglasila po ovom pitanju, obzirom da se radi o Centru kompetencije za transfuzijsku medicinu? Svakako je pohvalno 60 milijuna eura koje je ravnatelj Noglo ostvario tj. novac koji je dobio iz eu fondova, međutim je činjenica isto tako da koalicijski partner od ministrice. Bandić je smijenio dr. Nogala ali šuti ministrica, ministrica šuti bez obzira što je proveo taj projekat Ministarstvo znanosti. Već kada je Ministarstvo znanosti to provelo onda bi bio red da se ministrica očituje, ali još ima vremena. Vidim da je bacila fotografiju ne znam u zadnjih par minuta kako je sabornica prazna pa ona pošto ima izborni legitimitet i pošto ona vodi brigu o europskim fondovima, pošto se briga o rejtingu HNS-a i o tabletima jer je to ogroman novac tableti, prije svega, koliko su kvalitetni, to je sada upitno.

Izvolite. Ja sam sigurna kada bi ministrica vodila brigu i osiguravala prijevoz za učenike i sklapala ugovore da se ne bi događale ovakve situacije. Vjerujem da i vi se slažete s tim jer sigurno znate da to nije u njezinoj nadležnosti, da ugovore sklapaju i ugovaraju prijevoz županije, da država osigurava novce za prijevoz učenika, ali ovo je u ingerenciji jedinica regionalne samouprave. I sigurno da ima onih županija koje vode više brige, a ima i onih kao što ste i sami rekli gdje baš nije tako, pa sam uvjerena da ćete možda vi dati neki drugi prijedlog ili da se vodi više brige ili da stvarno to prijeđe onda u ingerenciju i to ministarstvo pa da štimaju neke stvari. Odgovor, kolega Bulj.

Ali MUP ništa nije napravio i dalje autobusi gore. Zamislite ministrica je dužna provjeriti što je s učenicima jel ona je ona koja decentralizira novac, bez obzira tko odabire u javnoj nabavi prometnike. Ali je činjenica da autobusi gore, prošle godine 10 autobusa sa punim učenicima. Jedino prisebnošću vozača ti učenici nisu izgorili. To je ogroman problem, ministrice nemojte dozvoliti da se dogodi velika tragedija. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Meni je iznimno žao što premijer ovdje nije večeras što nije ovdje jer obzirom da je on imenovan na čelo posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, zasigurno b on ovdje morao biti kako bi obranio ono što se događa u okviru obrazovne reforme i svega onoga što je propušteno učinjeno. Ono što vi konstantno navodite kao obranu ministrici jest korištenje europskih sredstava. Korištenje europskih sredstava je inače meni vrlo dobro poznato, Hrvatska se nalazi među zadnjim članicama koje nisu baš uspješne po povlačenju europskih sredstava, a posebno se to odnosi na fondove kojima upravlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vi imate sada tek ugovorena sredstva, a moram reći da vi kada govorite o svim tim milijunima moram reći da milijuni ne znače ništa nego znače samo ono što se dobiva vrijednost za novac. Kao što i sami znate tu su ugovoreni brojni građevinski radovi čija je cijena otišla gore, znači imat ćemo problem sa troškovnicima, imat ćemo problem sa dugim postupcima javne nabave. Očito i sami u ministarstvu imate problem sa postupcima javne nabave. Sama tabletizacija obrazovanja neće riješiti problem koji se nalazi u školama jer što se tiče same tabletizacije obrazovanja ona nikako ne može odgovoriti na izazove koji nam uskoro dolaze i koji se tiču 4. industrijske revolucije. Posebno želim reći da kada sam gledala državni proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja, opazila sam da je svega 60 milijuna kuna namijenjeno za ulaganje u osnovno i srednje obrazovanje, ali isto tako sam primijetila da postoji jedna stavka koja je namijenjena javnoprivatnom partnerstvu u iznosu od 23 milijuna kuna za 2020. godinu i svaku onu iza u istom iznosu. Isto tako pregledavajući redovito oglasnik javne nabave, primijetila sam da Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske je raspisala poziv pred oko mjesec dana za milijun cijela 6 tisuća kuna, da im treba usluga izrade dokumentacije za provedbu projekata izgradnje škola po modelu javno privatnog partnerstva, znači vi ste predvidjeli novac, a oni još ne znaju ni na koji način se provodi javno privatno partnerstvo i trebali bi napravit to javno privatno partnerstvo odnosno trebali bi izraditi znači dokumentaciju kako će se taj model provoditi i zato nemaju vlastite neke resurse ni županije koje namjeravaju to raditi, nego je Sjeverozapadna energetska agencija raspisala natječaj i odabrana je jedna tvrtka, jedna jedina koja je baš ispunjavala uvjete, ja moram reći da su kriteriji bili jako zanimljivo složeni jer se baš tražilo iskustvo ne u provođenju javno privatnog partnerstva nego baš u provođenju projekata javno privatnog partnerstva u domeni obrazovanja, to je predviđeno vašim proračunom, 23 milijuna kuna za projekte javno privatnog partnerstva, 60 milijuna kuna za obnovu znači svih škola u osnovnim i srednjim školama u RH. Što se tiče same tabletizacije obrazovanja, ona neće riješiti znači probleme školstva, tableti su namijenjeni igri i zabavi, a da je tome tako i sami ste potvrdili, kad je krenio eksperimentalni rad, znači kad je ušla reforma u svega 10% škola, tableti su se nabavljali za sve učenike u razredu, ali evo već nakon provedbe prve te godine po učionici, koliko sam čula i koliko imam informacije, nabavlja se svega 4-5 tableta ovisno koliko je razredno odjeljenje. Jel to neka naknadna pamet sa proračunskim novcima i na koji način ćemo opravdati korištenje znači da svako dijete ima svoj tablet, a onda kasnije da svega 4 do 5, ja vidim ministrice da je vama jako smiješno, ali evo šta da radimo. Što se tiče toga veliko ste, najavili ste piarovski jako provjeru diploma u školama. Znate šta bi bilo zanimljivo da najavite, na koji način ravnatelji zapošljavaju ljude u školama kada se radi o zamjenama? Znači kada se radi o zamjenama ravnatelj ima neko, kako da kažem, diskrecijsko pravo i osoba koja obično dođe na zamjenu kada se raspiše taj natječaj nakon 60 dana zamjene, ta osoba biva odabrana da radi na tom radnom mjestu, znači nema nikakvih kriterija. Što se tiče školskih odbora tu isto predložili smo kada je bio u 7 mjesecu odnosno 6 mjesecu, a izglasan je u 7 mjesecu za vrijeme nogometne euforije kad je RH bila u samom vrhu znači svjetskog prvenstva, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Da, predložili smo da se smanji broj političara u školskim odborima, to niste, odbili ste taj amandman i ostavili ste jednak broj političara kako bi mogli i dalje politizirati sustav obrazovanja bez ikakvih kriterija i tu nikaki, znači nije se dogodila nikakva depolitizacija koja je predviđena akcijskim planom reforme javne uprave 2017.-2020. kao horizontalna tema. Što se tiče samih prosvjetnih inspekcija ni tu nema nikakvog pomaka, a određeni ravnatelji se ponašaju prema djelatnicima škole, učiteljima, kao da imaju kupoprodajni ugovor sa školom, a ne samo kao da su trenutno izabrani. Najčasnije bi vama bilo nakon ovog propalog eksperimenta da se povučete i isto tako bi se htjela osvrnuti na resor znanosti i obrazovanja, vi znate da je sada otvoren jedan natječaj vezan za inovacijske vaučere koji je namijenjen znanstveno istraživačkim institucijama, raspisalo ga je Ministarstvo gospodarstva, bilo je na javnom savjetovanju, vjerojatno ste i vi kao resorno ministarstvo mogli i trebali dati opaske na njega, tu je predviđeno 50 milijuna kuna, a predviđene su potpore za fakultete da bi neki poduzetnik nešto istražio od 10.000,00 kn do 75.000,00 kn, pa ja vas pitam kao evo znanstvenicu, koju, koji to eksperiment, koji to pokus, koji to mišljenje studiju može napraviti jedna ozbiljna institucija, kakve trebale bi bit znanstveno istraživačke institucije, za 10 do 75.000,00 kn, jel je to po modelu svima sve ili ono evo 50 milijuna kuna pa da to iskoristimo, jer znate to naše iskorištavanje fondova eto da iskoristimo će dovest do toga da nemamo nikakvu stvorenu vrijednost, a strukturne reforme nismo proveli i dolazimo u jedno razdoblje koje neće nimalo bit lako 2021.-2027., vi se hvalite da ste nešto ugovorili 2019/2020, a kraj je znači financijskog razdoblja, to je već davno trebalo biti provedeno, ja uvijek volim reć koliko je novca prešlo Breganu, to je jako malo, na zadnjem smo mjestu po tim uspjesima, to mi je jako teško jer ja bi voljela da je RH prva, isto ko i u nogometu, tak bi voljela i da je prva po povlačenju europskih sredstava, no nažalost to nije. RH, u RH se trenutno događa erozija, događa se erozija društva i to se jedino može zaustaviti kroz sustav obrazovanja i kroz promjene u obrazovnom sustavu. Danas kad bi nakon vaše te reforme došao neko, pa ne znam, evo da svemirci dođu RH i da provedu i pitaju, kak se zove, koji je smisao našeg obrazovnog sustava, oni bi rekli da je smisao da svi budemo doktori znanosti, docenti na fakultetima jer samo ta djeca, ne bi vjerovali, dobivaju pohvale, samo ta djeca su uspješna, a ona djeca koja recimo nemaju dovoljno nadarenosti za neke takve stvari, na način na koji to sustav vrednuje, oni se loše osjećaju u školi i mi njih na taj način destimuliramo odnosno mi na taj način njima ne pružamo jednake prilike. Ja bi molila isto tako obzirom da ste uveli u onom Zakonu o obrazovanju, odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama nagrađivanje onih koji sudjeluju na projektima EU i to u iznosu od 30% na vrijeme na koje su angažirani u tom projektu da mi kažete obzirom da sam vas pitala jedno 3, 4 pitanja i sve ste odgovorili negativno da se ne i jednom tom projektu ne može to ostvariti koliko njih ovaj nastavnika koristi to pravo.

Bolje bi bilo da je sam projekat umjesto vjetroelektrana koje je HNS kvalitetno proveo i muze iz naših džepova iz džepova naših građana milijardu i pol kuna godišnje za strane džepove, vidimo da je to sad i pojačano od kad je HNS preuzeo ovaj resor.

Prema tome, ova reforma je apsolutno isključivo za javnu nabavu i namištanje jer to je HNS-ovi prsti tu upleteni. Kad su tu upleteni HNS-ovi prsti [[Upadica: Zahvaljujem.]] tu posa nije čist. Odgovor kolegica Čikotić, izvolite. Što se tiče samih škola, osnovnih škola koja se griju na kruta goriva njihov broj je ja mislim od 1.001 škole koja je područna da je oko 256 škola koja se griju na kruta goriva, a isto tako u vašoj Splitsko-dalmatinskoj županiji je to broj 37. Zasigurno da u takvim sunčanim, a ovaj županijama trebalo bi iskoristiti potencijal koji imamo iz obnovljivih izvora energije. Zašto se to ne čini? Pa evo nadamo se da ministrica sprema novo financijsko razdoblje 2021. – 2027. osobno bi voljela da se na odboru, saborskom odboru to prezentira kako bi vidjeli u koje prioritete ćemo ulagati u novom financijskom razdoblju i hoće li opet se to raspršiti na 101 cilj ili ćemo imati 3 stvari konkretne koje ćemo napraviti i na taj način zapravo dovesti Hrvatsku u 21. stoljeće. Slijedeća replika poštovani kolega Marko Sladoljev. Poštovana kolegice govorili ste o našem amandmanu za smanjivanje političara u školskim odborima i treba, dakle prošlih mjeseci smo vidjeli jedan fingirani sukob dakle između HNS-a, ministrice i Kluba Milana Bandića, a upravo ovaj naš amandman bi spriječio kadroviranje političko školskim odborima jer kao što znate jedino Grad Zagreb plaća naknadu političarima u školskim odborima i te naknade nisu male, one su oko 400 kuna po sastanku u školskom odboru. I sad izračunajte koliko ima škola u Gradu Zagrebu, koliko političara i kako gradonačelnik Bandić vlada Gradom Zagrebom.

Normalno da je ozbiljan obzirom da se radi o ozbiljnom resoru, a radi se o stranci koja ima svega 1% potpore hrvatskih građana i ova reforma zapravo nije ni započeta. Radi se jedna informatizacija, a trebalo bi se raditi na vraćanju dostojanstva učiteljima i djeci. I trebalo bi se vratiti povjerenje građana u institucije. Ali vi se nastavite smijat, ovo izgleda iznimno, iznimno ružno prema van, vjerojatno vas sve kamere snimaju i sutra ćete sigurno osvanut u nekim novinama i ljudi će reći pa šta je ovo, jel stvarno ti ljudi vode obrazovanje i kako ćemo mi, kome mi to djecu povjeravamo. Zahvaljujem. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Ivan Pernar. Izvolite. Uvaženi predsjedavajući pitao sam ljude koji prate moju stranicu, što oni misle o tome treba li ministrica ostat ili ne i rezultat je takav da je 79% za to da ode, a 21% da ostane. Tako je, tako kaže glas naroda. Pitao sam ljude što misle zašto bi trebala otići ili ostati? Kaže Alen Heglen, marionetska vlada nema legitimitet, kaže zbog nakaradnih izbornih zakona koji omogućavaju sve od prebjega, žetona i sl., sve u cilju očuvanja njihovih fotelja koje nose razne povlastice. Kaže dalje, Amanita jedna iz Zaprešića, zato što potrebita djeca nisu dobila asistenta u nastavi, prijedlog lektire pedofilskog i incestuoznog sadržaja neprimjerene dobi djeteta, nije uvela u škole đačke ormariće za knjige pa djeci stradaju male kralježnice od količina knjiga. I ovo je jako zanimljiva misao, kaže od „Škole za život“ djeci je veća škola bio štrajk učitelja. Onda kaže Jakša Bašura, HNS-ovka nek napuste Vladu i nek nestanu sa scene, ako je ikako moguće.

Vidite vjeruju ljudi da biste se trebali glazbom bavi. Kaže dalje, ja joj i dajem za pravo što inzistira na čišćenju svoje struke od lažnjaka, ostalo je prilično loše jer ili ima smutljivce za savjetnike ili je prearogantna da prizna loše poteze. Kaže Georg Grubić, marioneta najveće, sad kaže jednu ružnu riječ, stranke HNS-a koja će nestat zauvijek za njih i HDZ, mala beba. Kaže Mateo Alilović, školujemo djecu u Njemačkoj i Irskoj. Kaže Seba Đekić, ovo je zanimljivo, kaže ma nek ostane, ja mislim da može doći samo gora, a ne bolja. Evo ima jedan koji ima lijepe riječi za vas, i Borna Išković je isto to mišljenje imao, on kaže neka ostane, može doći samo gora. Evo, da ne mislite da je mišljenje građana unisono, uspjeli ste javnost podijeliti. E, ali ovo je zanimljiva riječi, kaže Anabela Li, za njenog mandata smanjena mi je plaća na radu s učenicima s poteškoćama za cca 500 kn, da bismo sad štrajkali, koliko dana? Da mi se plaća povisi, čitaj, vrati dio oduzetog u 3 navrata za ukupno cca 300 kn. dakle, u minusu sam 200. Mislim da žena nema blage veze koliko je truda, snage, volje i živaca potrebno za naučiti djecu s poteškoćama nečemu. Za te iste učenike još ne postoje udžbenici. Zatupljuje djecu tabletima, a i mi satima buljimo u računala rješavajući brdo nepotrebnih zadataka, da bismo osvajali kao izvođači neke virtualne značke i osjećali se kao debili. Zatim, uvela je nove eksperimentalne smjerove dualnog obrazovanja za koje ni za dvije godine nisu još napravljeni udžbenici pa se snalazimo kako znamo. Predavačima u dualnom obrazovanju srezala matematiku na samo jednu godinu i to kao izborni modul jer očito predavačima ne treba matematika, da ne nabrajam dalje. E opet, kaže, ne mogu reći da nije napravila ništa dobro, ali osobno me više dotiče ovo loše, razočarana sam. E, ovo je bitna stvar, najavila je smanjenje papirologije, a ja još uvijek trošim sate i sate na takve gluposti, dok ostatak države i dalje mislim da radim samo 3, 4 sata dnevno i pola godine sam na praznicima. Dražen Bilić, ja bi volia da je bila ministrica u moje vrijeme, evo, ima raznih mišljenja, međutim, nažalost njenu, većina je negativnog stava. Ja sam se trudio bit objektivan, spomenuo sam komentare jedne i druge, a sad ću reći svoje mišljenje. Moje mišljenje je da ima dobrih stvari, jedna od dobrih stvari je to što su se provjeravale diplome. Međutim, problem je ako date otkaz jednoj osobi s krivotvorenom diplomom u jednoj školi, onda može ići tražiti u drugom. Po mome sudu, trebala bi se provjeravati svaka diploma po zaposlenju. Čim čovjek dođe tražiti radno mjesto u školi, hajmo vidjeti kakva je diploma. Druga stvar koju bih pohvalio je to što u konačnici je povećana plaća profesorima, doduše, evo objašnjava gospođa nije u punom iznosu, ali kako se kaže, bolje išta nego ništa, nažalost došlo je do problema s održavanjem nastave da bi se to ostvarilo, međutim, čak i kad to sve stavimo sa strane, ostaje nam problem ljudi nenastavnog osoblja u školama koji imaju mizerne plaće. To je problem koji bi se trebao riješiti. Ja vas molim, ministrice Divjak da nekako djelujete na to da se povećaju plaće i kuharicama, čistačicama, knjigovođama, itd. u školama. Također, što bih još istaknuo kao problem. Pa to je onaj klasičan problem, da ne učite učenike ništa o procesu stvaranja novca, ulozi centralne banke, učite ih kako se kamata obračunava, a ne govorite im na satu matematika da novac za otplatu kamate nikad nije stvoren, da je sav novac dug, itd., odnosno da su dugovi u ukupnom zbroju tehnički neotplativi i da zato se dug svih zemalja na svijetu koje su prihvatile takav model raste neovisno o tome koliko njeni stanovnici, odnosno njihovi stanovnici radili i mučili se. I, što reći? Jedno od boljki mojih je ta birokracija. Smatram da ste zatrpali profesore birokracijom, ako im već ne možete povećati plaću, smanjite im posao. Smanjite im posao s papirima. Olakšat ćete učiteljima i profesorima život, to je moj apel na vas i eto, manje-više je to to. A svi vi znate, ljudi dragi da će zabava uskoro biti gotova. Gospodo iz HNS-a, još je malo vremena, vrijeme curi, ide vrijeme, prođe rok, eto vraga, skok na skok, stižu izbori. Ne znam kako ćete opet sjesti u te stolice. Znam da ste optimisti i nadate se najboljem, ali narodna mudrost uči nas da se valja pripremiti i na najgori scenarij, to je moja preporuka. Razmišljajte o nastavku karijere. Ne bi me začudilo da vas čekaju sjajne funkcije u energetskom sektoru, ali to ćemo tek vidjeti. Vrijeme će tek pokazati, ljudi moji. A da su plaće dobre, a nisu dobre, ali ni vi nemate veliku plaću ministrice, ja sam svjestan toga i to je jednostavno, cijeli sustav je naopak. Naravno, netko tko ima plaću 3000 kuna će reći ministrica ima veliku plaću, ali u usporedbi sa drugim zemljama, nažalost malu i imajte na umu da ovi HDZ-ovci kaj vode igru, oni daju stranim kreditorima godišnje 40 milijardi kuna. Ja da se mene pita, ja bih preusmjerio, ja bih veću plaću vama dao, a zavrnuo bi pipu kreditorima. I profesorima bi dao i nenastavnom osoblju. Ali to je problem upravljanja zemljom izvana, to se moramo svi zajedno pobuniti i reći, hajmo izazvati taj sustav. Nema druge, ljudi moji, inače ćemo uvijek imati male plaće. I pazi ovaj apsurd. Mi smo kao tu neprijatelji, a isti sustav nas sve tlači, ti strani kreditori, oni muzu našu državu kao kravu, a mi smo ono, bez, bez kune u džepu, odnosno mi i koju kunu imamo, ali obični građani, nažalost jedva spajaju kraj sa krajem. Eto, ako se što može nadodati, ja mislim da je to to. Htio bih se zahvaliti i kolegi Čuraju tijekom rasprave, spomenuo je neki izraz, zaboravio sam kako je rekao pa sam išao uguglati, kako, ako me možete podsjetiti, iz filozofije neki izraz ste spomenuli. ... [[Upadica se ne čuje.]] E, bio je zanimljiv kolega Čuraj, eto nešto sam i ja novo bio naučio, ali mislim da mi kao društvo moramo još puno toga naučiti, prvenstveno proces stvaranja novca. To ako ne savladamo, zadržat ćemo se na jajomatu i ovim jeftinim tabletima. Eto želim vam svima sreću, želim vam laku noć, odmorite se, naspavajte se. I ministrice nemojte brinuti za fotelju barem do idućih izbora, čuvat će vas HDZ ko oči u glavi, neće vas Plenković dat, možete mirno spavati večeras, nemojte biti zabrinuti. Ni gospodin Čuraj isto, mirno spavamo i ja mirno spavam do idućih izbora, a tad kak se kaže, tad je svako sam za sebe, tad je zapravo sudnji dan za nas političare koje gdje. Zahvaljujem. Završna riječ u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite.

Međutim je činjenica da ovdje predlagatelj ko je, evo ovdje imamo dva koje pohvaljivam, inače tribalo ih je zaista biti više jel smatram kada se traži ostavka i obrazlaže tribalo bi biti više, ali bez obzira na to smatram da mi je ministrica ovdje međutim činjenica da nema ni glavnog onoga ključnog koalicijskog partnera koji će dati ministrici to je HDZ koji će naravno pustiti da ide ovo do izbora ovako kako ide. Tako s te strane ministrica se ne triba starat ni po pitanju onih koji su brigati, ni po pitanju onih koji su tražili prije njenu ostavku, a to je stranka Milana Bandića on vjerojatno neće doći ili nešto će napraviti, ali uglavnom ministrice možete biti mirni, klub MOST-a će podržati ovaj prijedlog za vašom smjenom jel jednostavno niti jedno pitanje vi niste ogovorili osim što se hvalospjevima kroz PR agencije, ja ne znam koliko stvarno sredstava trošite, ali i to je dobro nešto dobro što je istinito pustati u javnost. Međutim, neistina je da vas toliko hvali Europska komisija zbog tableta dok u drugim državama se tableti ukidaju kao pomoćno sredstvo, kao sredstvo recimo evo primjer Francuske možete provjeriti zbog čega se to radi, vi ste stručniji i znate zbog čega. Naravno da je ovdje jedan veliki problem večeras bio što su se pomoćnici ministrice cijelo vrijeme smiju, rugaju, izruguju saborskim zastupnicima i zastupnicama što nije dobro. Smatram da je dobro biti veseo, smiren i siguran u svoju fotelju, ali cijelo večer se smijati tako da predsjedavajući mogli ste po koji put ih i opomenuti jel jednostavno ružna je slika prema saborskim zastupnicima. Kakvi su takvu su ministrice, znam da bi vi možda željeli da budu drugi, da je više onih koji vama daju potporu, ali zbog veće mirnoće i mira kojega vi osjećate jel ste vi prisilili Andreja Plenkovića koji ne smije vam pisniti on će vas podržati sada do izbora, to je činjenica. A u svim igrokazima od ovih štrajkova koje ste vi potaknuli da bi malo digli rejting HNS-u na kraju to malo ste izgubili kontrolu jer učiteljima je puna kapa više nadmudrivanja i nadigravanja i volio bih da se riješe osnovni problemi u školstvu. Evo maloprije je kolega Sladoljev spomenio školske odbore koje daju osnivači, imamo smiješnih stvari, imamo stvari gdje ravnatelj ide im i dijete u istu školu, pa kada dobije lošiju ocjenu njegovo dijete promini nastavnika u drugi razred i tisuće mislim ima problema kod imenovanja ravnatelja i upravljanja sustavom školskim. Ali najgore mi je što brojne škole nemaju primjera sportsku dvoranu, nemaju dovoljno krede, nemaju spužve za brisat tablu i te stvari, prokišnjavaju krovovi. Ne, ne ima toga šta je se mogao taj novac drugačije upotrijebiti, što smo mogli imati ne na kruti ogrjev. U mojoj županiji samo 37 škola, a žao mi je šta to nije usmjereno taj novac, prema tome da omogućimo bar osnove uvjete dici da mogu bez kiše.

Kada budete dolazili u Sinj pogledajte pa ćete to vidjeti, naravno da vam to župan i županija neće reći jel oni su glavni grobari iseljavanja ljudi, evo 100.000 samo iz Dalmatinske zagore, škole su nam sve praznije. I to nije samo vaš problem, ja ne mogu reći da je to samo vaš problem, ali je činjenica da je vaša neozbiljnost koju ste vi pokazali ovih dana gdje se hvalite da je ova reforma svemoguća, da će se sve riješiti, ali ne može stranka sa 1%, vi ste Plenkovića i HDZ doveli u kut i on ne može nego s vama, jednostavno je to tako. Prema tome, evo ja još na kraju mogu kazati da sam iznimno nezadovoljan neozbiljnošću, smijanjem, podrugivanjem ministrice U ime Kluba zastupnika HNS-a poštovani kolega Milorad Batinić. Evo samo kratko osvrt na rasprave koje su bile. U prethodnim raspravama sam kazao da sam ipak očekivao pošto se radi o temi obrazovanja koja je izuzetno kompleksna, zahtjevna u prošle tri godine puno toga je napravljeno i mogu razumjeti da možda neki kolege nisu se pripremili ili im nije bila niti želja niti smisao nego, iako je ovo politička govornica i toleriramo puno toga izrečenoga što i ne stoji, međutim ipak sam očekivao daleko više. Pa evo vrlo kratko, što se tiče kolegice Čikotić i JPP-a, provođenje JPP-a znači osnivači su ti koji to pokreću projekt. Postoji Zakon o JPP-u kojega se mora držati, Ministarstvo gospodarstva nakon toga Ministarstvo financija odnosno konkretno Vlada odobrava nakon valorizacije projekta. A ova sredstva koja su u proračunu to je za financiranje projekata po modelu javno privatnog partnerstva Varaždinske županije grada Koprivnice, to je to. Što se tiče školskih odbora očekivao sam da je to makar to je vrlo jednostavna tema, spominju se da su političari jednako tako od 7 članova školskih odbora u prosjeku, 3 da je osnivač odnosno ajmo to tako nazvat politika, 2 da je vijeće učitelja, jednoga člana da je vijeće zaposlenika i jednoga biraju roditelji, znači omjer u školskom odboru je 4:3 na štetu politike. Učitelji, nastavnici i profesori dobili su status službene osobe, toliko o dignitetu. Ono što se, bilo je puno spominjano ne razlikujemo, to nije kompleksna materija, to je vrlo jednostavno, zna se tko su osnivači, mogu biti lokalne samouprave i regionalne samouprave odnosno županije i u njihovoj nadležnosti je gradnja, dogradnja, organizacija, zato dobivaju decentralizirana sredstva za decentralizirane funkcije. Činjenica je da mnoge lokalne samouprave također plaćaju onaj dio do 5 km kolko država ne plaća, to je stvar osobne razine, znači ne organiziraju prijevoz, ne sklapaju ugovore itd., itd. Što se tiče krovova, osnivač lokalna regionalna samouprava, ono što je svakako i ministrica je i ovdje u sabornici govorila o projektu sa Svjetskom bankom gdje se, gdje će se svakako uključiti, ja se nadam da će to ići što prije, gdje će se dio sredstava moći usmjeriti i na Hardver da kažem, znači na zgrade, na dogradnju, izgradnju, najveći dio bit će za opremanje i izradu i kurikuluma što se tiče cjelodnevne nastave. Jednako tako, ono što je pred nama to je financijska perspektiva '21.-'27. gdje sam uvjeren da nećemo propustiti što smo propustili '14.-'20., da nismo uključili ništa od gradnje do gradnje škola, znači školski sustav u cijelosti zanemare. I na kraju, još jednom ću ponoviti Klub HNS-a naravno ne može prihvatiti, negativno ćemo se očitovati naspram ovom zahtjevu jer je prije svega, radi se o, iako legitimnom, ali cilj je destabilizacija Vlade, destrukcija svih procesa koji se vode ne samo na razini Vlade, prvenstveno na razini Ministarstva obrazovanja, naravno to ne stoji, to ne stoji, iz tog razloga nećemo prihvatiti ovaj zahtjev, a vjerujem, uvjeren sam dapače da niko neće od koalicijskih partnera nasjesti na ovu jeftinu politikansku igru SDP-a jer naprosto drukčije uz dužno poštovanje mnogim kolegicama i kolegama unutar SDP-a koji radi lojalnosti stranci moraju to podržati, vjerujem da neće proći. Zahvaljujem. Završna riječ u ime SDP-a, poštovani kolega Domagoj Hajduković, izvolite kolega. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, ja mogu početi tamo gdje je kolega Batinić završio, ako netko brani ovo iz lojalnosti, onda neko, ako neko napada onda neko i brani. Ja dolazim iz ovoga sektora, imam ponešto iskustva u obrazovanju kako sam rekao, nažalost 8.g. u tom sektoru nisam, možda 8 predugih godina jer stvarno me ispunjavalo raditi sa mladim ljudima i sa djecom, ali ja vam kažem, dakle 8.g. me nema djelatno u tom sektoru, da se sada vratim, sutra da uđem u zbornicu sa e-imenikom, to bi mi bilo malo čudno jer sam navikao nosit uvijek veliku knjigu sa sobom. Što bi me dočekalo? Po onome što meni kolegice i kolege kažu, puno papirologije i dalje frontalna nastava i dalje logistički uvjeti koji nisu u skladu sa 21. stoljećem i dalje svi oni izazovi s kojima sam se susretao prije 8.g. i dalje neprilagođeni programi za darovitu djecu i dalje neprilagođeni programi za one koji zahtijevaju više pažnje i dalje neprilagođeni programi za uzraste i dalje nedovoljno korelacija među programima i dalje i dalje i dalje da ne nabrajam. Imam puno plastičnih primjera za to, od Honorsa koji nas je tjerao na korelacije koje su nam na kraju ispale isto sulude zato što programi jednostavno nisu bili ujednačeni do toga da evo 8.g. nakon što sam otišao iz sustava vjerujem da bi svi problemi koje sam ostavio iza sebe da bi me dočekali. A ako vam kažem da u jednoj područnoj školi u kojoj sam radio doslovno jednom nogom držite vrata, jednom rukom ložite peć i molite Boga da se peć ne raspadne da nam ne zapali školu, a trećom pridržavate strop i molite Boga da ne padne na učenike i sad mi govorimo o školi 21. stoljeća. Dakle kada govorimo o navodnim promašajima bivše Vlade i odnosno one prije, kada govorimo o navodnim promašajima prilikom financijskog planiranja 2014., ja se ne mogu oteti dojmu da to stalno govore ljudi koji su tada isto bili u poziciji odlučivanja, ne u ovom resoaru, ali u poziciji odlučivanja i zato su mi ti argumenti deplasirani. Oni argumenti koji jesu, … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] a imali ste gospodarstvo pa smo vidjeli isto rezultate, ali zato je odgovoran i SDP isto kao i HNS. Ali da kada možemo govorit o rezultatima, to su recimo izvješća Europske komisije, tada vidimo o čemu govore. Dakle, po meni nema nikakvih lauda reformi, nema ih, one konstatiraju činjenično stanje, da mi nešto pokušavamo to je istina, kako to radimo, e sad to je već, to je već druga stvar. Kada govorimo na kraju dana i s time ću završiti, o onome odnosno o onima koji trebaju nositi ovu reformu, a to su kao i sve u ovome sustavu, nose uvijek pojedinci koji su predani svom radu. Kada vidimo koliko se njih cijeni, kada vidimo koliko iza njih stoji resorno ministarstvo odnosno ministrica i kada vidimo koliko se valorizira njihov rad, ja ću vam opet ponovit 129 kuna i 28 lipa. Meni je to sramota. I reći za ljude koji su toliko predani i koji su toliko svoga znanja, ekspertize i entuzijazma uložili u projekt kojim će se hvaliti netko kojega vaša stranka HNS prikazuje kao znanstvenika, a nas kao politikante. Onaj koji ministar je političar, htio to ili ne. Prihvaćanjem te funkcije postao je političar, u ovom slučaju političarka. Kraj priče, točka. I govoriti o politikantima i znanstvenicima mislim da je to isto deplasirano. Po tome je onda i predsjednik Vlade politikant iako je magistar znanosti ili bilo tko drugi tko se časno bavi svojim zanimanjem. Svi smo mi nešto bili prije politike i bit ćemo i poslije.

Završna riječ u ime Vlade, potpredsjednik Vlade poštovani gospodin Predrag Štromar. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče sabora. Poštovane saborske zastupnice, saborski zastupnici htio sam se obratiti svim onim saborskim zastupnicima, svima 31 koji su potpisali zahtjev za opoziv ministrice Divjak, ali ne mogu se obratiti, mogu se obratiti samo vama sad 8 ukupno koliko ih je ovdje u dvorani i želim reći da Vlada RH podržava ministricu Divjak jer ona odlično radi svoj posao. Dvije i pol godine je ministrica, uvela je reformu nakon 25 godina raznih pokušaja pripreme tih reformi, ali onda ne još nije vrijeme, pa ćemo iduće godine, pa iduću, pa iduću, pa tako su i sve vlade odugovlačile. Ova Vlada je odlučila idemo u reformu, reforma je u školama. Izgubili smo ne znam koliko, 7-8 sati sad u raspravu koja uopće nebitna koja govori o lanjskom snijegu. Naime, učitelji imaju povećane plaće, učitelji su zadovoljni, učenici rade i uče na novi način. Roditelji su zadovoljni, 81% roditelja podržava ovu reformu. Ja ne znam kad je u Hrvatskoj nešto, neku političku odluku podržavalo više od 80% osim one, onog prvog naleta u '90.-tim godinama kad smo se osamostalili. I ja vas molim preksutra da glasate svojim razumom. Da već sutra u petak da glasate svojim razumom, a razum govori to da ministrica Divjak ima odlične uspjehe u ovoj reformi i podržite ju da ostane ministrica i dalje. Hvala. Zahvaljujem. Ministrica Divjak, izvolite.

Zahvaljujem i svim vama zastupnicama i zastupnicima koji ste ostali evo do 2 sata i 31 minute. Zahvaljujem posebno svima onima koji su u stanju bili u ovoj raspravi vidjeti cjelinu i priznati da je reforma u školama i da je dobra. Zahvaljujem i svima onima koji su nam ukazali na nedostatke i dali konstruktivne kritike. Mogu čak razumjeti i one koji su tražili dlaku u jajetu i to je ono što ja zovem politikantstvom. Ne bavljenje politikom, takav čovjek se zove političar koji se bavi politikom, ali onaj koji se bavi traženjem dlake u jajetu ili onaj koji nedopustivo podmeće, izvrće činjenice i govori potpuno irelevantne stvari to je politikantstvo. Ja ću ovih nekoliko minuta iskoristiti samo da prođem kroz najvažnije stvari i eventualne odgovore na neke od pitanja koja su se postavila. Istina je da je štrajk bio rezultat nedovoljnog ulaganja u sustav odgoja i obrazovanja kroz duži niz godina, a posebno i tu sad ja citiram one koji su štrajk pokrenuli, a to su sindikati, oni su isticali da je zaostajanje plaća u sustavu odgoja i obrazovanja dakle glavni uzrok tome je najveće smanjenje u razdoblju od 2012. do 2014. i taksativno se to može sve skupa provjeriti. Naravno to se vidi na državnom proračunu koji je u to vrijeme na poziciji plaća padao, kao što se sada vidi da u ovom periodu u posljednje tri godine pozicija plaća raste i to za 19%, 19%, a ukupno znači svaki učitelj nastavnik dobit će za 1/4 veću plaću što zapravo znači da će prosječne plaće biti oko 8.000 kuna neto. Što nije loše. U to su naravno uključene, u taj rast plaća uključeno je i nenastavno osoblje. Jasno zaposleni u obrazovanju su se opravdano žalili na loše uvjete u školama, loše uvjete u školama, međutim ono što smo definitivno pokazali i našim odgovorom, a ja sad posebno ističem, nikad nije bilo više ulaganja u obrazovanje nego u proteklih nekoliko godina. Ne samo da smo uložili 2 milijarde kuna u Kurikularnu reformu, nego smo uložili u strukovno obrazovanje, a ulagalo se u visoko obrazovanje i znanost. Ukupno je povučeno 4 milijarde, 4 milijarde kuna iz Europskih fondova. Može se svatko zapitati koliko je to bilo prije, zanemarivo. Naravno da kad povlačite 4 milijarde kuna, kad povlačite i 100 milijuna kuna da postoje opasnosti da ćete negdje pogriješiti, jedino kad ne pogriješite onda kad ne radite ništa, e sad neki su se dokazali da su odlični u proizvodnji papira i raditi ništa i nisu recimo odgovorili na pitanje zašto krajem 2014.g. nisu izmijenili zakon koji bi im bio podloga za uvođenje kurikularne reforme, možda zato jer bi onda morali nešto i raditi po tom pitanju. Što se tiče ostalih stvari o kojima je ovdje bilo govora, ja sad neću ponavljati što smo sve napravili vezano uz nadređivanje i napredovanje učitelja i nastavnika, međutim ističem ponovo da je Vlada RH i ja kao ministrica poštovala i Ustavom zajamčeno pravo na štrajk i za razliku od nekih prethodnih ministara nismo posezali za represivnim mjerama zaustavljanja štrajka, što drugi jesu. E sad, naravno da to u ovom trenutku znači da ima nadoknade, ali se nadoknađuje i radi se zato jer poštujemo i ono drugo ustavno pravo, a to je pravo na kvalitetno obrazovanje. Što se tiče same reforme, ja mislim da smo pokazali i princip kontinuiteta i unapređenja i odgovor g. zastupniku Bulju, da svi recenzenti su poznati i objavljeni su na web stranicama, ne znam da li vi tome znate pristupiti, ali jesu, objavljeni su i to sam već prošli puta rekla na to isto pitanje, taj isti odgovor. Što se tiče strukovnog obrazovanja, tu imamo veliki problem jer treba razumjeti koja je razlika između reforme o strukovnom obrazovanju i reforme općega obrazovanja. Strukovno obrazovanje se ne reformira na isti način kao opće obrazovanje, morate znati da moramo napraviti i usklađivanje sa tržištem rada i preko standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i u to se ulaže i ulaže se u centre kompetentnosti i tu imamo milijardu i pol kuna ulaganja, prije toga baš se nemamo čime pohvaliti. Što se tiče toga da nas Europska komisija upozorava da imamo premalo sati nastave u školi, to je istina, mi smo to adresirali, napravili smo projekt i za slijedeće razdoblje financijsko '21.-'27. radimo na cjelodnevnoj nastavi, taj projekt je napravljen i to je jedan od razloga zašto sam ja rekla da ne postoje sve analitičke odnosno da su manjkave analitičke podloge vezane uz reformu koja je, dakle koja je, evo neki misle da je propisana na isti način kao da je postulat ili aksiom, dakle jer toga u tome bilo nije.

Kada se išlo u eksperimentalni program škole su dobile novce i same su nabavile tablete i bile su 4 vrste tableta, tako je, 4 vrste tableta u upotrebi i stoga smo dobili i, i stoga smo dobili i vrijedne informacije o tome što i kako, ono što smo sada napravili, ići na centralnu nabavu koju je proveo Središnji državni ured za središnju javnu nabavu i nabavljeni su tableti koji su sada u školama, znači nikakve javne nabave i u onom prvom dijelu o kojem vi govorite netočno do sada, nije bilo i škole su nabavljale i uglavnom se radilo o bagatelnim nabavama, znači ispod 200.000,00 kn kupovale tablete, dakle već jedanputa je toga dosta, to sam više puta objasnila, ali to se namjerno tako iskrivljuje i objašnjava. Jednako tako o edukaciji učitelja, evo uvažena zastupnica Sabina Glasovac govori da se sada govori o vrednovanju, naravno po treći puta, po treći puta, samo je valjda promaklo prvi i drugi puta kada se govorilo i kada se poučavalo o vrednovanju, znači treba to pogledati tako kao što sam rekla, šire. Također u toj edukaciji se kombiniralo i uživo i u virtualnim učionicama i stvar da se neki smiju iz toga da se dobivaju značke kada se nešto napravi, pa ja ne znam kolko ste vi sami radili na svom profesionalnom usavršavanju i osposobljavanju, al ja vas uvjeravam da je to način rada koji bez problema se koristi i koji sam ja koristila i za koji ja sam sigurna koriste i mnogi u RH i ne čude se tome, a sada ako je nekome to baš posebno neprilično uvijek može sve to odraditi uživo i sve će biti u redu. Što se tiče istraživanja, istraživanja o tome koliko se moglo do sada istražit, a istraživalo se na koji način je eksperimentalni program polučio svoje rezultate i ne samo polučio svoje rezultate nego polučio ono zbog čega se je i uveo, a to je prakse koje treba unaprijediti, ono što treba promijeniti je dopuniti kako bi se spremnije, bolje, efikasnije ušlo u frontalnu provedbu, to je bio cilj.

Ja ne znam kolko od vas je pročitalo publikaciju koja o tome govori, završna službena publikacija koja kaže da je to istraživanje provedeno na 6000 ljudi, od toga je 10% njih izjavilo da je vezano uz Školu za život i nećete vjerovati provedeno je mjesec dana nakon što je program počeo, znači ne nakon prvog polugodišta, ne na kraju godine, nego mjesec dana nakon toga i nalazi, službeni nalazi kažu da su preporuke da se dodatni rad u eksperimentalnom programu honorira i da se učitelji konzultiraju, to je ono točno što smo napravili, znači rad u eksperimentalnom programu se honorira i učitelji su sukreatori reforme. Ono što smo također isticali da je na tisućama učitelja, dakle tisuće učitelja su konzultirane, svi koji su radili u eksperimentalnom programu su dali povratne informacije i u kvantitavnom, kvalitativnome smislu, a jednako tako i roditelji i učenici. To su činjenice i one su, naravno, provjerljive. Kao što je provjerljivo da, rezultate PISA-e se ne može povezivati s reformom jer su rezultati PISA-e temeljem ispitivanja, testiranja naših učenika početkom 2018. g., a kao što znamo, reforma je u sve škole uvedena godinu i pol nakon toga. E sad, pametnom dosta. Isto se odnosi i na maturu. E sada, da malo još nešto kažemo o često spominjanim temama kako i zašto na maturi, esej, da ili ne. Da. Uvažena zastupnice Glasovac, kad ste vi bili u ministarstvu, istina, esej se mogao predati kao prazan papir, nije, niste vi uvali tu promjenu. 2 godine je samo bila situacija gdje je na eseju bio prag. A zašto više smo se odlučili vratiti na ono od prije? Pa zbog toga jer nismo mogli, nismo mogli dobiti informacije koje bi kazale, znači od nacionalnoga centra da je to objektivno ocjenjivanje. Imali smo slučaj učenice dvije čiji su eseji bili zamijenjeni. Nakon toga je pojavio se treći ocjenjivač koji je potpuno drugačije ocijenio nego prva dva ocjenjivača i učenice koje su temeljem toga bile upisane na fakultete su izgubile mjesto. Evo, to vam je bila jedna od situacija, vrlo signifikantna. Dakle, neću objašnjavati ostalo.

Kampus Borongaj, da, nije isplaniran u razdoblju dakle 2014.-2020. Jednako tako, neki spominju Donji Miholjac, Donji Miholjac ide, da, naravno. Za taj projekt su osigurana sredstva i završena je javna nabava i uskoro će biti u proceduri Vlade potpisivanje tog ugovora za školu u Donjem Miholjcu, tako da ne znam zašto vi mislite da ne ide. Žao mi je da nema kolege Zekanovića. On je naravno iznio stvarno optužbe za koje je teško povjerovati da ih netko već do sada ne bi iskoristio da se nisu obrazložili ti navodi. Ti svi navodi su obrazloženi i još samo da prisjetimo se da to nije prvi puta da se na taj način radi i zaključno, reforma je uspjela, međutim, stvarno treba [[Upadica Brkić: Zahvaljujem.]] raditi na društvenom dijalogu da to i razumijemo. Zahvaljujem ministrici. Izvolite.

Isprikama osoblju koje je moralo do ovih kasnih jutarnjih sati biti ovdje u sabornici, međutim, to zaista nije krivica nas zastupnika nego onoga tko utvrđuje dnevni red sjednice i dovodi nas u situaciju da moramo zajedati ovako dugo jer ako misle da ćemo odustati nažalost to ne možemo, ovo je naš, ovo je naš posao. Smatramo da ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak mora otići. To je dokazala i ovim svojim, nazovimo to tako, završnim obraćanjem. Prvo, kada kaže da je netko učiteljima i nastavnicima dao veće plaće, niste vi njima dali veće plaće. Oni su se za njih izborili. Izborili se na način da su morali 2 mjeseca štrajkati. 36 radnih dana, 16 nadoknada zbog kojih djeca danas, zbog nečije bahatosti, zbog nečije ignorancije moraju nadoknađivati, ne imati proljetne praznike, skraćivati zimske praznike i ići duže ljeti, to je to. Ništa vi njima niste dali, oni su se za to izborili najdužim štrajkom u povijesti Hrvatske, prosvjetnim štrajkom, na putu na kojem su bili ponižavani, gdje im se podmetalo, gdje ih se izdavalo u ključnim trenucima, gdje ih se obmanjivalo da se na njihovoj strani, pa ih se onda prodalo, to je hrvatska stvarnost i to je jedina istina. Štrajkali su između ostalog i zbog toga što nisu zadovoljni situacijom u obrazovanju. Kažete, uložili ste puste milijune. Meni je žao, ne što ja to ne vidim, mislim, ja to vidim u proračunu, hvala Bogu, ima novaca, proračunu ide bolje, a ima nešto i fondova. Ima dosta fondova. Ali oni su štrajkali unatoč tim milijunima zato što od tih milijuna oni koristi za sebe nažalost ne vide jer koji bi bio razlog da između svojih materijalnih prava izražavaju ionako snažno i komuniciraju nezadovoljstvo i svojim statusom i intervencijama u sustavu i načinom na koji se prema njima ophodi, kako ih se ponižava, a od njih se s druge strane očekuje da vode nešto što je nedovoljno pripremljeno, gdje ih se dovodi de facto pred gotov čin. Nazivalo ih se na tom putu da su, da je njihov štrajk, što je njihovo ustavno pravo, orkestriran politički pokušaj pred izbore, a razloge štrajka je se nazivalo psihozom s koeficijentima. Lijep pristup, nisam čula da ste reagirali na takve stvari. Dobro kaže zapravo jedna profesorica, citirat ću ju, rasprava o vašem opozivu nije se ni trebala održati. Svoju ostavku trebali ste podnijeti onoga dana kad ste za vrijeme najduljeg štrajka u prosvjeti izjavili da u igri moći sindikata i premijera ne želite sudjelovati. To je istina. Tog dana ste ih izdali, ako ste ikada i bili na njihovoj strani. A da ste bili na njihovoj strani i da ste htjeli da ova, nazovi reforma koju ja zovem pokusom uspije, onda ste valjda, kako vi kažete, ne vidite cjelinu, trebali vidjeti cjelinu, da ulazite s reformom, ulazite frontalno u sve škole, prvo u 47 eksperimentalnih pa je logika stvari, da ako pripremate kurikulume, udžbenike, da se pobrinete i za materijalni status tih ljudi. Niste sjeli dozvoliti da se 3 mjeseca, 3 mjeseca pred uvođenje reforme u sve škole oni bore za svoja prava. vi ste to trebali osigurati u proračunu za 2018., a onda i 2019. Trebali ste premijera uvjeriti u to da imate reformu, odnosno da Vlada ima reformu, ne vi i da za tu reformu netko treba odraditi, da ti ljudi trebaju biti adekvatno plaćeni. Strategija vam, znate, isto u jednom dijelu, vi to znate jer ste radili na njoj kaže, povećati materijalni status učitelja i nastavnika kroz usklađivanje s koeficijentima drugih u ostalim javnim službama, točno to strategija kaže. Vi kao državnica, odnosno kao ministrica, kao osoba koja je u Vladi, koja je ovdje prisegnula da će poštivati, između ostalog Ustav i zakone RH morate znati, da dokumenti koji su usvojeni u HS-u, a strategija to jest su dokumenti koje vi morate štititi, promovirati i poštivati. Vi radite suprotno. Vi ih kršite. Ne samo ovim nego i time što ste odustali od cjelovite kurikularne reforme. Isto tako, kada govorimo o odgovornosti prema proračunskom novcu, vaša je odgovornost ta što postoji ozbiljna sumnja da je natječaj za nabavu Microbit računala gdje se tražilo specificirano da male pločice moraju biti s 2 senzora, 2 senzora je imala samo jedna firma i to je ona koju već duže vrijeme promovira i za područje Balkana uvozi poduzetnik, inače vaš blizak suradnik, s kojim ste se često slikali, a još uvijek savjetnik aktualne predsjednice RH za digitalizaciju i za STEM područje. No, to nije ništa čudno. Optužujete škole. Vi ovdje optužujete škole da su škole da nabavljale laptope kojima su pucali ekrani koji nisu imali kamere čime ste onemogućili učenike u dostupnosti digitalnim sadržajima koji su jedan vrlo bitan isto dio kurikularne reforme. To je točno, ali zaboravljate reći da ste specifikaciju za minimalne uvjete koji laptopi trebaju imati propisali vi.

Ja se nadam da je njegovo prezime slučajnost i da nije ni na koji način vezan s vašom pomoćnicom Lidijom Kralj. Nije kleveta, ja kažem, ja se nadam. Ne, ja kažem, ja se nadam da je slučajnost. Ali je činjenica da je najveći dio laptopa kojima su pucali ekrani po specifikacijama koje ste vi kao ministarstvo propisali, a škole nabavljale, od 4 firme, najveći dio upravo ta tvrtka. Potrošili ste velike novce samo za nabavu digitalnih udžbenike i izradu metodičnih priručnika u prvoj fazi od 25 milijuna europskih novaca, što smo mogli komotno uzeti i to platiti iz toga, vi ste uspjeli 6,4 milijuna kuna spiskati na neprihvatljive troškove. Upozoravali smo vas u Saboru, ne smijete dvostruko financirati iste stvari, to je protuzakonito, EU komisija, to vam neće proći. I sad će porezni obveznici platiti 6,4 milijuna kuna tog vašeg propusta, a tek smo u prvoj fazi i još tu, samo na toj stavci imate potrošiti 74,5 milijuna kuna. Idemo dalje. Za izradu digitalnih metodičkih priručnika i u eksperimentalnoj Školi za život u 9 mjeseci 2018. g. neodgovorno ste potrošili 7,3, 32 milijuna kuna. Izdašno smo ih financirali, rekla sam, ovdje neki su koštali, neki nastavnici, jedan nastavnica je za jedan dobila 200, nešto više od 200 tisuća kuna. Lijep posao, moram priznati, a nije bila jedina, bilo ih je puno, bilo ih je puno. Ali, što je zanimljivo? Da nakon što su isplaćena ta sredstva ta ista vaša pomoćnica Kralj koja je davala upute kako pisati priručnike, citiram ju, kaže, nakon što su pregledane trenutne inačice metodičkih priručnika i provjereni ugovori sa autorima, ustanovljeno je da oni ne udovoljavaju ciljevima i zahtjevima koji su postavljeni pred autore niti predstavljaju dovoljnu vrijednost za novac. Bacili smo novac u vjetar. Koristili su se samo u eksperimentalnoj fazi jednu godinu. Mene je strah vašeg raspolaganja novcem poreznih obveznika i EU fondovima, pogotovo zbog toga što ukupni trošak do sada je 957,44 milijuna kuna.

Ovo su ozbiljni razlozi da vam se izglasa nepovjerenje. Ozbiljni, ozbiljni razlozi. Predviđeni, nisam rekla utrošeni. Za kraj, pročitat ću jedan post jedne učiteljice s obzirom da je objavljen u jednom mediju, on je javan, neće mi nitko zamjeriti. Znači, sad ste ovdje imali prilike čuti što kažu glasnogovornici naroda, ali vi nas možete prikazati kao politiku, kao politikante, da imamo nekakve svoje interese, međutim, tome nije tako. Znači, kršenje strategije, netransparentno raspolaganje, raspolaganje novcem, posustajanje u borbi s nezakonitostima na visokim učilištima, sveučilištima u RH gdje naprosto kapitulirate, ne reagirate, kaos u obrazovnom sustavu, ponižavanje učitelja i nastavnika, friziranje rezultata, previše ulaganja u PR da bi se prikazalo kao pozitivno nešto što to nije, forma bez puno sadržaja nije nešto čime se trebamo dičiti, toga se trebamo kloniti, pogotovo ako vodimo Ministarstvo obrazovanja i pogotovo ako kao takvi trebamo biti uzor naraštajima koji dolaze.

Netko će reći što god da ta žena napravi, njima nije dobro i bit će potpuno u pravu. Kuća građena na lošim temeljima nikad neće biti kuća samo ruševina. Već prvog nastavnog dana u novoj godini ministrica je započela svoj pohod odabranim školama, nazvala taj cirkus turnejom, umislivši valjda da je nekakva rock zvijezda koja sa svojom svitom putuje od grada do grada na sveopću radost obožavatelja. Problem je samo što u ovom slučaju obožavatelja baš i puno nema. Tijekom štrajka cijelo se vrijeme provlačila riječ dostojanstvo pa sada ovo ministričino fotografiranje s nastavnicima i učenicima tijekom turneje nije ništa drugo do šamar tom dostojanstvu. I izgleda da nije bilo dovoljno natjerati nastavnike na nadoknadu štrajka, nagraditi privilegirane opravdavanjem izostanaka u prvom tjednu nastave i one manje privilegirane potjerati na nastavu, osmisliti najduže polugodište bez predaha, ne, sad treba dodatno poniziti i dežurne krivce. Treba natjerati nastavnike na fotografiranje, na recitiranje besmislica o blagodatima reforme i krvavo dočekanoj slobodi u planiranju. Sad treba stvoriti pritisak, utjerati strah i neizvjesnost i natjerati da se zapitamo kada turneja stiže u naš mali grad. I nakon gotovo 90% štrajka, nakon jasnog odgovora ne reformi, ne ponižavanju, ne iskorištavanju, ta ista ministrica traži od ljudi koju su 35 dana proveli u štrajku zajedničku fotografiju kako bi objavivši sve to na svojoj facebook stranici dodatno ponizila, kaznila i ismijala one koji su donedavno štrajkali zbog besmisla svega onoga što pokušava prodati javnosti još jednom iz početka. Kao da se ništa nije dogodilo. Koliki ignorant moraš biti kad samo mjesec dana nakon završetka najvećeg štrajka u povijesti ove države ulaziš u učionice među puk koji već mjesecima traži tvoju ostavku i fotografiraš se ne skidajući neprijetvoran i kiseo osmjeh s lica? Koliko površan i neosjetljiv na stanje s terena moraš biti kad tim istim ljudima ponovo papagajski govoriš u lice sve ono zbog čega su digli svoj glas? A trebalo je samo uzeti malo vremena pa pročitati sve one poruke na transparentima i svakom imalo inteligentnom bilo bi jasno da ovo nije trenutak kada se nastavnici žele fotografirati s vjerojatno jednom od najprezrenijih ministrica u povijesti ove države. Prezrenom i od puka i od njenih nadređenih. Izgubili smo prvo polugodište zbog loših temelja koje je sastav ovog ministarstva zabetonirao i to očito nije bilo dovoljno, pa treba nastaviti s ovim cirkusom, odglumiti, odigrati tu lošu ulogu u praznom gledalištu. Pustite nas već jednom na miru, za razliku od vas nama je stalo do onoga što je još ostalo od ruševina vašega carstva. Vratite se u svoju utvrdu na Sveticama i nađite neku aktivnost. I kao što je jednom davno rekao jedan moj učenik ravnateljici koja je ušla na sat dva, pa razvezla neku nepotrebnu priču, ajte sad lijepo idite nas čeka posao. Tako i vi ministrice Divjak idite i pustite nas već jednom da radimo, piše Tamara Šoić. Poznato vam je to ime, uključena vrlo u grupe koje nastavnici sami oformljavaju ali moram priznati i daju vrlo korisne savjete i ideje kako popraviti školstvo jer njima je zaista, zaista stalo i njihove namjere zasigurno nisu ni političke, ni politikantske.

I sad idemo nešto drugo pričati, pa smo počeli malo općenito, korist za sebe, di vide učitelji štrajk i onda ste rekli nabavka, mikrobitovi previše je specifično i kvalitetno su odrađeni natječaji, a onda u drugoj rečenici, tableti propisani su samo minimalni uvjeti. Pa ili je dobro jedno ili je dobro drugo, a odgovorni nisu ni za jedno ni za drugo. I ovo sada citiranje, pa znate koji čovjek, pokažite mi čovjeka koji se svima sviđa ja ću vam dati čovjeka koji nikad nije ništa napravio. A pogotovo ne od strane bivših članova iz te stranke.

Sve stavke koje je ministrica ovdje izrekla zapravo su odbačene i demantirane kroz ovo pismo. Svoditi ovo pismo na nekakvo članstvo u stranci, naprosto znači ne željeti razumjeti, ne željeti čuti. Ova gospođa to sigurno ne govori samo u svoje ime, vjerujte mi govori u jedan dobar dio učitelja i nastavnika. Ako vi to ne razumijete ako vama to nije jasno meni je iskreno, iskreno žao. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem još jednom predlagateljima, poštovanoj kolegici Sabini Glasovac i kolegi Domagoju Hajdukoviću. Zahvaljujem i predstavnicima Vlade, potpredsjedniku Vlade gospodinu Predragu Štromaru i ministrici Blaženki Divjak i njihovim suradnicima. Glasovat ćemo o ovoj točci kad se za to steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege nastavljamo ujutro, u 9 i 30 sati s točkom dnevnog reda Prijedlog Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu.